Přidávámeli vyšším územním samosprávním celkům, tedy krajům, není důvod opomenout základní územní samosprávné celky, tedy obce.

Druhý z nedostatků se týká skutečnosti, že návrh neřeší mechanismus rozdělování prostředků mezi jednotlivé kraje, který se podle mého názoru přežil. Upozornila jsem na to již v prvém čtení. Tento problém nicméně nehodlám alespoň v rámci projednávání tohoto tisku řešit pozměňovacím návrhem, jelikož jde o závažné téma, které si ještě před podáním legislativního návrhu zaslouží důkladnou diskusi, na kterou se těším. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní poslankyně. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Bendl. Máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, máme tady poměrně jednoduchý návrh. Návrh říká: přidáme krajům do příštího roku zhruba 3,5 mld. korun. A podotýkám, že není vyvolaný žádnou krizí. Není tady to, že by kraje říkaly: nezvládáme investice do škol a podobně, nezvládáme investice do komunikací a podobně.

Tam byste viděli, že to často není oblast sociálních věcí, že to často není oblast dopravy, že to je často spíše oblast různých dotací a podobně.

Obcím je potřeba vzkázat: máte smůlu. Kdyby bylo před obecními volbami, možná že by se nějaké finanční prostředky našly, protože to zase budeme kandidovat v komunálních volbách. Já tohle považuji za volební balíček, který si koalice domluvila, za čisté politické rozhodnutí, za politický obchod, chceteli, že zkrátka ministr Babiš se rozhodl za něco, nevím za co, ale přispět jednotlivým krajům v předvolební kampani částkou zhruba 3 mld. Vláda nepotřebuje šetřit na důchody, vláda potřebuje spíše rozdat před volbami 3,5 mld. jednotlivým krajům. Důchodová reforma už není prioritou, protože máme před opravdu krajskými volbami. A dílem rozpočty krajů klesaly proto, že jsou zkrátka závislé na daňových příjmech. A jestliže klesaly daňové příjmy státu, je logické, že klesaly i daňové příjmy krajů a obcí. Nejsteli pokrytečtí, to znamená, nebudeteli takto okatě dávat najevo, že je potřeba podpořit koaličního partnera v krajských volbách, možná i sebe, já nevím, to je otázka, jak to máte domluvené, pak prostě pomůžete i obcím. Pak prostě podpoříte návrh výboru pro veřejnou správu a nebo náš návrh, který mají občanští demokraté připravený, aby se přidalo i obcím. Pakliže ale přidáte jenom krajům, tak je to normální medvěd. Tady to kdysi bylo v Poslanecké sněmovně.

Považoval bych za fér, kdyby aspoň padlo, na co ty prostředky půjdou.

Už to tedy priorita není. Tak kde jsou ty priority?

Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky.

Máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, jenom velmi krátce. Nechci situaci hrotit. Mimochodem, také obce mají výrazně vyšší podporu obyvatelstva než jiné orgány, které jsou volené, výrazně větší než kraje.

Co se týká dluhů jednotlivých obcí, tak převážná většina, samozřejmě nemůžu vyloučit některé jednotlivosti, dluhů souvisí s evropskými dotacemi jako nutná spoluúčast, to znamená dluhy byly vynuceny investicemi, které byly dotačně podpořeny.

Já vám děkuji, pane poslanče. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, asi těžko budeme určovat, jak jednotlivé kraje budou nakládat s případnými prostředky, které dostanou navíc. Lépe řečeno dostanou zpátky. Ale z pozice Moravskoslezského kraje vím, že se čeká na tuto pomoc především pro sociální služby. Víte, že problém ve financování sociálních služeb není zrovna malý, že nebyly vykryty ze státního rozpočtu potřeby všemi prostředky, že tam došlo k takovému fíglu, že sice došlo k navýšení, ale ono došlo zároveň k navýšení mezd pracovníků v sociálních službách, takže prostředky chybí dál a jedná se, co s tím bude ve druhém pololetí tohoto roku. Takže můžu říci, že jednotlivé kraje samozřejmě mají vůli rozhodovat, protože tyto prostředky nejsou omašličkované jako třeba finance na školství, ale myslím si, že kraje prokázaly, že jsou řádnými hospodáři a že dokážou prostředky směřovat jak do infrastruktury, tak do školství, tak do zdravotnictví, tak i do sociálních služeb či životního prostředí. Děkuji vám, pane poslanče. Máte slovo. Mnozí z nás říkají, že je důležité investovat do vzdělání, do školství. My jsme nachystali projekt vědecké knihovny.

Stejně tak jsme dostali příslib a uvolněné peníze z Ministerstva financí 500 mil. To by byla podpora vzdělávání a vysokoškolských studentů v našem kraji! A co se stalo? Není to pravda! Děkuji vám. První faktickou poznámku má paní poslankyně Kovářová, po ní pan poslanec Bendl a pan poslanec Opálka.